To, co je ale důležité, je, že přes všechna opatření, která děláme, a jak víte, jsou to opatření neplošná, jsou zaměřena na ty, co se dostávají do existenčních potíží zvýšili jsme množství těch, kteří mají nárok na sociální dávky, snadnost dostupnosti sociálních dávek, děláme trojí valorizaci důchodů ano, jsou to zvyšování, která mají zákonné opodstatnění, nicméně na ně musíme vyčlenit a najít finanční prostředky v našem rozpočtu. Zrovna včera nastoupila druhá valorizace, počítáme ještě s třetí. V průměru během tohoto roku se důchody zvýší a nemluvíme jenom o starobních se zvýší o 2 500 korun, a to je něco, co naši senioři určitě poznají.

Problém, který tu je, je inflace.

Děkuji mnohokrát předsedovi vlády a zeptám se paní předsedkyně, chceli položit doplňující otázku. Vidím, že ano. Máte slovo.

Tyto rezervní fondy měly sloužit na to, aby právě teď pokryly krizi a všechno to, co je potkalo.

Prosím, co byste jí poradil, pane premiére? Děkuji.

Rozumím problémům malých a středních podnikatelů a my jsme udělali řadu kroků, které jim mohou pomoci. Udělali jsme kroky, které vedou ke snížení pohonných hmot, což nepochybně podnikatelům pomáhá. A není to jenom to, co teď vstoupilo v platnost, to je snížení spotřební daně, ale připomenu také zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun, což, jak víme i z rozhovoru s podnikateli, pomáhá především menším a středním podnikatelům, odložení platby DPH pro podnikatele v autodopravě a další a další kroky.

Samozřejmě je nám jasné, že a chceme to udělat je potřeba i nějakým způsobem silněji pomoci a jít proti rostoucím cenám energií. Děkuji mnohokrát.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, rozhodl jsem se vás interpelovat, protože lidé v Severomoravském kraji jsou značně znepokojeni mediálními prohlášeními ministra Jurečky a ministryně Černochové ohledně zřizování americké vojenské základny v České republice.

Má otázka zní: Jaký je rozdíl mezi legislativním vojenským centrem a vojenskou základnou? A druhá otázka: Jak je ošetřeno, že se z českého logistického centra Armády České republiky nestane škrtem pera vojenská základna NATO, potažmo americká vojenská základna, když jsou oba státy členy NATO? Děkuji za pozornost. Děkuji za přednesení interpelace a nyní bych požádala o odpověď pana předsedu vlády. Pane premiére, máte slovo.

Jak je to ošetřeno: je to ošetřeno úplně jednoduše, protože na to máme legislativu a velmi silnou legislativní ochranu, kdy jakýkoliv pohyb a pobyt příslušníků cizích vojenských jednotek na území České republiky prochází složitým schvalovacím procesem, ve kterém hraje klíčovou roli i parlament, tedy i Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, takže nemůže se stát, že by někdo z vlády říkal: Tady bude české logistické centrum, a stala se z toho nečekaně nějaká základna někoho jiného. Na to naše legislativa pamatuje a nic takového není možné. Jak jsem říkal, je zde záměr uzavřít memorandum s Moravskoslezským krajem. Moravskoslezský kraj má velký zájem o vytvoření tohoto logistického centra. Prvním krokem musí být podepsání memoranda, zatím jsme jenom ve stavu toho záměru. Memorandum zajistí bezúplatný převod pozemků, které jsou v těsné blízkosti ostravského letiště, a uskutečnit by se tento podpis měl v průběhu června, až poté, co memorandum odsouhlasí výkonné orgány Moravskoslezského kraje.